Tento návrh nebyl přijat. A nyní přistupujeme k návrhu pana poslance Milana Brázdila, abychom projednávání přerušili do 31. 12. 2024. Není námitka. Zahájila jsem hlasování.

Kdo je proti takovémuto přerušení?

Ani tento návrh nebyl přijat. Pan poslanec samozřejmě. Prosím. Byl jsem přítomen v sále, hlasoval jsem proti, nicméně jsem nebyl schopen se přihlásit, někdy se vám to stává. A nyní je prostor pro paní předsedkyni, v dalším kroku může vznést svou námitku.

Vážená paní místopředsedkyně, pane premiére, kolegyně, kolegové, vaším prostřednictvím, k paní předsedkyni Schillerové není tomu tak. Jednací řád hovoří jasně. Kolega Michálek a kdokoli z poslanců kdokoli z poslanců může k navrženému procedurálnímu hlasování dát protinávrh, ten protinávrh také odůvodnit. Samozřejmě, vy máte právo dát svoji námitku proti postupu předsedajícího, naprosto legitimní. Sněmovna je suverén, rozhodne o této vaší námitce.

Námitka přijata nebyla. Tímto jsme se vypořádali se všemi procedurálními návrhy nyní, nevnímám už žádné přihlášky s přednostním právem a můžeme se vrátit do rozpravy.

Prosím.

Já vám děkuji, paní předsedající.

Všechno tohleto pan Michálek věděl, ale zcela opominul.

Děkuji za slovo, paní předsedající.